Nechci jmenovat jednotlivé poslance a poprosil bych vás opravdu o to, abychom mohli dokončit dnešní jednací den a navzájem se poslouchali. Protože jinak přeruším jednání schůze a budeme pokračovat, až tady bude klid, což asi nikdo nechceme. Děkuji, pane místopředsedo.

A stát získá nějakých 10 mld. Kapka v moři. Takže to je ten důvod. A ministr zdravotnictví požadoval toto zvýšení prostě v podstatě už několikrát.

Tam byly tři sazby a najednou se tady staly z nich dvě. Takže to je důvod, proč jsme přistoupili k těmto úpravám. A digitální daň?

To je jediné správné řešení.

Mezinárodní rychlík taky neprojede územím České republiky, pokud tady nebudou koleje.

Takže my jsme v podstatě to připravili. Teď se nachází tento návrh v meziresortním připomínkovém řízení, takže směřuje pomalu a jistými kroky na vládu a následně do Poslanecké sněmovny.

Takže to je celé. Prostě je to doba, není to žádná nová daň. Je to jakási vyrovnávací daň. Oni platí svoje daně ve své zemi.

A prostě je to krok správným směrem.

Dělala jsem snídani pro novináře.

Takže dopředu říkám, že to ještě nevypadá tak, jak to vypadat bude.

Tak se omlouvám. Děkuji. Máme tady dvě faktické poznámky. Pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Marian Jurečka.

Pro mě projídání je třeba proplácení slev na jízdném, které proplácíte seniorům a studentům bez ohledu na to, jestli jsou to studenti z chudých, nebo bohatých poměrů. Je tu zvýšení důchodů.

Děkuji.

Dobré ráno.

Díky dobrému hospodaření obcí, měst a krajů, které mají své přebytky.

Takže tolik jenom.